Co se týká exekuce dětských dluhů, tak novela insolvenčního zákona umožňuje oddlužení v době tří let těm, kdo se chovají odpovědně a po 18. roku svého věku, právě z důvodu dětských dluhů, přičemž objem těchto dětských dluhů musí činit dvě třetiny, což je poměrně hodně, tak se rozhodnou svou situaci takovéhoto nespravedlivého zadlužení řešit a oddlužit se.

Filozofie této novely insolvenčního zákona v případě mladých dětí a řekněme dětských dluhů je stejná jak v případě seniorů a zdravotně postižených jako dalších zranitelných osob, které jsme umožnili tímto způsobem snáze oddlužit novelou insolvenčního zákona z vládní dílny na podzim tohoto roku. Mimo jiné tady znovu připomínám, že se tehdy jednalo o můj pozměňovací návrh, takže kolegové a kolegyně, porozumíte tomu, že jsem ve svých názorech zcela konzistentní. Chtěla bych říct, že tato novela insolvenčního zákona má podporu všech politických stran ve Sněmovně, a chtěla bych poděkovat všem kolegům, kteří připodepsali tento poslanecký návrh, nejenom za podporu, ale také za to, že poskytli za své kluby garanci toho, že tato novela projde na jedno hlasování prvním čtením a že tu nejzranitelnější skupinu mladých lidí a děti budeme chránit co nejrychleji. Děkuji vám za pozornost. A děkuji ještě jednou Sněmovně za bezpochyby hladký průběh této novely a za podporu. Já vám děkuji, paní poslankyně. Ačkoliv ten návrh má podporu všech stran, tak neustále je zvýšená hladina hluku v sále. Já poprosím všechny hloučky, nechci jmenovat, nechci říkat, na které straně, jestli je to možné, přeneste své jednání do předsálí, umožněte svým kolegům a kolegyním klidné projednání. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení, paní poslankyně Monika Červíčková.

A z pozice zpravodajky mohu pouze dodat, že uvedený návrh samozřejmě obsahuje ještě poměrně nějaké nedodělky, a budu ráda, pokud se je v průběhu dalšího legislativního procesu podaří odstranit. Vláda k tomuto sněmovnímu tisku zaujala souhlasné stanovisko, ale stejně tak vlastně podotkla, že pro jeho budoucí bezproblémovou aplikaci je nutné zvážit v dalším legislativním procesu provedení některých dílčích úprav. Takže za zpravodaje je toto vše, děkuji. Já vám děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které je v tuto chvíli přihlášen jako první pan poslanec Dominik Feri, kterému tímto dávám slovo.

Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, dovolte mi, abych ve stručnosti odůvodnil, proč TOP 09 podporuje tento návrh a proč jsme pod ním podepsáni.

Ale to není pravda.

To, že ten povinný je nezletilý, že o tom dluhu ani nevěděl, že to nalézací řízení proběhlo zcela bez jeho vědomí, to chceme tímto návrhem společně všichni řešit.

Já vám děkuji, pane poslanče. Dalším přihlášeným je pan poslanec Jan Bauer. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, vážené dámy a pánové, dovolte mi jenom několik poznámek k předložené novele insolvenčního zákona, určitě nechci tu diskusi protahovat, protože je evidentní, že tady panuje maximální shoda napříč celým politickým spektrem.

V souvislosti s touto aktuálně předloženou a já opravdu opakuji, z mého pohledu prospěšnou novelou insolvenčního zákona chci ale současně varovat před tím, aby se tendence odpouštět dluhy a zmírňovat postup oddlužení rozšiřovala dál na skupiny dlužníků, kteří již za své chování nesou plnou odpovědnost. Pravděpodobně brzy se také budeme zabývat další novelou insolvenčního zákona, která bude reagovat na nově schválenou evropskou směrnici, a tady chci říci, že ta přináší nová pravidla pro oddlužení jak podnikatelů, tak osob samostatně výdělečně činných, a budeme ji muset v dohledné době vtělit do českého právního řádu. Proto si myslím, že je dobré vědět, že tato směrnice počítá s úplným oddlužením do tří let bez uvedení minimální částky, kterou by dlužníci museli splatit. Současně směrnice stanoví podmínky, které mají zajistit, že tato forma oddlužení se bude týkat jen těch poctivých. Já osobně pohlížím na obsah této směrnice opravdu s velkými obavami a budu rád, pokud Ministerstvo spravedlnosti v souladu s veřejnými vyjádřeními paní ministryně Benešové využije prostor, který nám evropská úprava dává, a přijme rozumné výjimky všude tam, kde to bude nesporně namístě. Také věřím, že současně ministerstvo tuto právní úpravu nevyužije jako nosič dalších změn včetně těch, které se mu nepodařilo prosadit v minulosti. Na závěr.

Navíc si myslím, že bychom nejdříve měli vědět, jak se v praxi u fyzických osob ujme nedávno schválená a velmi citlivě vyvážená novela insolvencí, a to nebude otázka několika měsíců.

Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, pane poslanče.

Poté pan poslanec Nacher, všichni se z místa takto přihlásili.